Kdyby se nezvyšovaly náklady na správu daně, tak pan ministr financí nepotřebuje stovky až tisíce nových úředníků, kteří se té správě budou muset věnovat, které jste mu schválili v návrhu zákona o státním rozpočtu.

Trend této vlády má evidentně obrovskou ambici to Bulharsko trhnout a stanout zaslouženě na prvním místě. Je to cesta do pekla a poslanecký klub TOP 09 nic takového nepodpoří. Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Pavera.

Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych také řekl několik poznámek k projednávané novele zákona. Já samozřejmě musím pochválit pana ministra, že se snaží pomoci našim zemědělcům. Myslím, že naši zemědělci si to zaslouží.

Osobně bych viděl navýšení ať už to je u platby na hektar nebo rostlinné výroby, tak i u dobytčí jednotky při chovu dobytka apod.

Ti menší žijí, jak se říká, z měsíce na měsíc, z roku na rok.

To snad bylo poprvé za všechny ty roky, kdy zemědělci museli čerpat úvěry, platili úroky, a ty jim nikdo nezaplatí. Myslím, že tam by byla mnohem lepší pomoc ze strany Ministerstva zemědělství, prostě platit zemědělcům dotace včas, aby nemuseli čerpat žádné úvěry apod.

Zelená nafta jim bude opravdu k ničemu. Já vám také děkuji. Prosím, máte slovo.

Nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl. A musím říci jednu věc.

Není to nic složitého. Není to žádné velké drama.

Děkuji. Já jenom krátce zareaguji na pana ministra. Já jsem nic nezpochybňoval.

Nic jsem nezpochybňoval, opravdu, pane ministře.

Prosím, pane poslanče.

Pro ty velké to je mnohem významnější.

Dotace nebyly vypláceny pozdě.

Děkuji. Nyní paní poslankyně Pěnčíková.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Velice krátce.

Když tady mluvíme o komplikovanosti dotací, víte, z těch všech dotací ty různé žádosti, tak ten systém je opravdu velmi komplikovaný. Nicméně vratka spotřební daně je tou nejjednodušší a nejrychlejší dotací pro zemědělce. Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Bendl.

Nezrušila se vratka na živočišnou výrobu. To není pravda. Prostřednictvím pana předsedajícího, to musíte dobře vědět. Děkuji.